Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Je to opravdu k pořadu schůze. Rozumím tomu, co mi tady pan ministr financí...

Ale to není jenom paní ministryně obrany, ale i pan ministr Lipavský z Ministerstva zahraničních věcí. A ten návrh, který byste měl přednést? Ano, to vysvětlení ke včerejší komunikaci, rozdílnost informací včera a dneska, které máme ve veřejném prostoru, tak dneska. Na kdy přesně? Dobře, ať víme, jak hlasovat. Děkuji. Děkuju.

Prosím o ztišení, děkuji. Na základě toho, co tady zaznělo od pana ministra financí, že se to dnes bude projednávat na vládě, tak bych si dovolila dát ještě druhý návrh, a to je, ten bod, který navrhl pan Lubomír Metnar, aby byl zařazen jako první bod v pátek. Děkuji. Nikdo další se již k pořadu schůze nehlásí. Než všichni dorazí, ještě načtu dvě omluvy.

Nyní tedy připomenu, jaký zazněl návrh.

Protože se jedná o nový bod, budeme nejdříve hlasovat o zařazení bodu do pořadu schůze a až následně případně pevné zařazení. Tady potom máme dva návrhy o pevném zařazení. Prosím, abyste se opětovně přihlásili svými kartami. Jakmile se počet přítomných ustálí, o tomto návrhu budeme hlasovat.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.